Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli jsou pravdivá čísla, která byla prezentována dneska na tiskové konferenci, že při tom pozitivním scénáři zde hrozí nákaza až 3,6 milionu lidí, a jaká přijali opatření, tak aby se... a jaká budou plánovaná opatření, tak aby se toto číslo minimalizovalo. Zejména jestli mají už konečně nějaký plán, tak aby zrychlili tu dobu mezi okamžikem, kdy se dozvědí, že někdo mohl přijít do kontaktu s nakaženým, a okamžikem, kdy ten člověk má negativní nebo pozitivní test a případně jsou vyvozena další opatření. Dále bych se chtěl zeptat, jestli by nám mohl vysvětlit, proč nesvolal jako předseda Ústřední epidemiologické komise tuto komisi v období od 5. května, což tady předseda vlády označil za chybu. Jaké byly důvody, proč se přestalo fungovat na této platformě, která je upravena pandemickým plánem. Dále bych se chtěl zeptat, jestli požádal Ministerstvo financí, případně Finanční správu o nějakou možnost dohody, aby 400 kontrolorů, kteří mají za úkol kontrolovat EET, která v dnešní době nefunguje, která je tedy vypnutá, tak jestli by se mohli přesunout na užitečnější úkoly, jako je třeba trasování a podobně. Takže to jsou základní dotazy. A samozřejmě velmi mě zajímá při tom scénáři 3,6 milionu lidí, kteří onemocní, kteří byli označeni za pozitivní, jaké jsou ty počty odhadovaných nemocných a jestli skutečně jsme schopni zajistit tu kapacitu nemocnic pro tyto případy.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče, děkuji za ty dotazy.

Takže samozřejmě berme to tak, že to je nějaká modelace.

Ale to, co je zásadní a co mohu skutečně říci je, že pro nás je teď skutečně nejdůležitější připravit kapacity nemocnic. Scénář, který teď aktuálně se odehrává, je takový, že vycházíme z aktuálních kapacit. Není nutné jakkoliv kapacity omezovat.

Ale ta kapacita v tuto chvíli skutečně je dostatečná a není ani zdaleka vyčerpána.

No protože v té době po květnu ta situace byla velmi klidná. Musíme se podívat na ta data, kdy byly denní přírůstky někde kolem deseti, dvaceti případů denně.

Takže nemyslím si, že to odpovídá zkrátka reakci na tu situaci, a nemá smysl se scházet, pokud skutečně ta situace byla velmi klidná.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Před prázdninami se obecně vědělo a varovalo se, že na podzim může přijít další vlna, nebo další, když to nazveme další vlna, tak podle mě jaksi všichni o tom věděli a mělo se, pokud stát má předvídat takhle zásadní události, což by měl, neměl by reagovat jenom zpětně, reaktivně podle nějakých aktuálních dat, ale měl by čekat ty trendy, které jsou. Já jsem se chtěl zeptat, jestli aktuálně máme k dispozici ještě nějaká data o rychlosti toho trasování od okamžiku, kdy se zjistí možnost nákazy, až do okamžiku, kdy ten člověk je v karanténě, podle jednotlivých hygienických stanic. V podstatě ta data, na která jsme se ptali při včerejším mimořádném bodu. Děkuji za slovo.

Takže nepleťme si to, že to je nějaký orgán, který vlastně nastavuje nějaká opatření za účelem zabránění šíření epidemie.